Prosím, pane ministře. Dobré dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. Případně, když se rozhodne, tyto věci nebo tuto část poplatku za dobytí z nerostů měnit v kompetenci vlády.

Tady byl následně vložen tento pozměňovací návrh. Ano, já uznávám, že byl projednán garančním výborem, nicméně nebyla o tom nikdy řeč na koaliční radě.

To potom nedělejme věci, které se týkají zvyšování důchodů, platů zaměstnanců a podobně. Nechme to také potom v kompetenci Poslanecké sněmovny, a ne vlády. Děkuji. Já rozumím, že se asi dotklo pana ministra, že vládě nevěříme, nebo my, co jsme z toho regionu, nebo ti, co podporujeme ten pozměňovací návrh. Ale nezlobte se, není to jenom o těžebních společnostech, co řekla kolegyně Aulická. Je to o těch lidech. Ten region... Myslím, že v tom regionu žije.

Protože vláda mnohdy v minulosti rozhodla tak i proti lidem. Takže mám na to svůj názor. A jestliže někdo nebude moci zaměstnat množství lidí na Mostecku, tak nevím, co ti lidé budou dělat. Doposud jim nikdo nepomohl. Nezlobte se. Nikdo nevymyslel nic, jenom jsme slyšeli u nás Mostecká, jestli se bude těžit, nebude těžit, rozhodlo se o limitech.

Protože my nic jiného už v Ústeckém kraji totiž nemáme! To, co tady nechci říct, co tam máme, a stabilitu vůbec nemáme. Takže poprosil bych vás všechny rozumné, pokud může někdo stabilizovat něco na pět let ohledně podnikání, tak je to jenom výhoda, prosím vás.

Za prvé jsem přesvědčen, že ten poplatek má charakter daně a vláda by neměla sama rozhodovat o daních. V žádném případě. Na druhé straně ten průmysl je opravdu těžký. Hodně podléhá vlivu toho, co se děje na světových trzích, a pro nějaké plánování a pro byznysplán je důležitá stabilita. Takže já těch pět let považuji za rozumný kompromis k tomu, aby se daly plánovat investice, aby se dalo plánovat, kolik bude pracovních míst. Protože jsou vlivy, které neovlivníme v České republice nijak. Žádnou legislativou. A pro pana ministra zemědělství: Opravdu si myslíte, že daně má stanovovat vláda? Já si to nemyslím.

Já myslím, že je poslanec jako každý a mohl se s tím seznámit podstatně dříve. Ale má samozřejmě svobodné právo hlasovat proti! Jenom chci připomenout, že to má charakter daně a jsme proti tomu, aby to měla vláda. Proto budu já i můj klub podporovat stanovisko garančního výboru. Prosím, pane poslanče.

Samozřejmě, shoduji se i se svými předřečníky až na pana ministra zemědělství. Panu ministru zemědělství bych chtěl říct, že žijeme v právním státě a v právním státě má rozhodující slovo Poslanecká sněmovna, nikoliv koaliční rada. Takže bych si skutečně velice poprosil, aby pan ministr zemědělství kromě toho, že si před týdnem přečetl tento pozměňovací návrh, tak aby si občas také přečetl Ústavu České republiky. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Že je potřeba nějaká stabilita nejenom směrem k zaměstnancům, ale i k těm miliardám, které jsou potřeba. Že je potřeba vyřídit nějaké územní plány atd. atd.

Takže tohle všechno jsme probírali. Teď tady vystoupí pan Jurečka a začne něco vykládat, a ještě o koaliční radě. Já si myslím, že tohle je docela velké politikum, a rozumné politikum. Takže já jsem slyšel z některých úst velkou stabilita, stabilita, ale u takto velkých rozhodnutí a zásadních rozhodnutí prosím, to takhle skutečně nejde, aby se někdo probral pět minut po dvanácté. Děkuji.